Také děkuji.

Všechny odhlásím. Prosím, znovu se přihlaste svými registračními kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Poprosím kolegyně a kolegy, zahájila jsem hlasování o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Body byly vyřazeny. Tím jsme vyčerpali schválený pořad 52. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím.